Jednoznačným důkazem toho je samotné znění návrhu zákona předloženého této Sněmovně a nic takového v něm není a nikdy ani nebylo. Já mohu potvrdit panu poslanci Karamazovi prostřednictvím paní předsedající, že evidence tržeb povede k narovnání podnikatelského prostředí právě proto, že nebude rozlišovat mezi velkým a malým podnikatelem a oba budou mít stejné podmínky. Ještě poznámka k poslancům, kteří zde minule označovali živnostníky za zloděje a za největší podvodníky v tomto státě. Navíc se snažíte tvrdit, že jsem něco takového řekl já, a jen tím šíříte strach a nenávist. Já nikdy nic takového neřekl a říkat nebudu. Já si živnostníků vážím, a vůbec všech podnikatelů, protože jsou to v drtivé většině lidé, kteří v životě něco dokázali. Pan poslanec Vácha zde uvedl, že neustále měníme odhad výnosu elektronické evidence tržeb pro veřejné rozpočty. Není to pravda.

Paní poslankyně Putnová a pan poslanec Svoboda zde argumentovali, že by se evidence tržeb neměla vztahovat na lékaře vzhledem k vysokému procentu lékařů v předdůchodovém a důchodovém věku. Upozorňovali na to, že 20 % lékařů nemá vůbec žádné elektronické vybavení a že je zde riziko, že raději se ordinace zavřou, než by si nějaké zařízení pořizovali a učili se s ním pracovat. Já si myslím, že paní poslankyně a pan poslanec dělají lékařům medvědí službu, protože lékaři jsou v podstatě vědci, vzdělaní a inteligentní lidé a prohlašovat o nich, že nezvládnou vyťukat částku do jednoduchého zařízení, je snižováním úrovně jejich vzdělání a inteligence. Já chci říci, že my rozhodně nechceme rozlišovat mezi seniorem provozujícím hospodu a seniorem lékařem.

Zařízení samo tiskne účtenku a vše je hotovo dříve, než si pacient obleče kabát.

Pokud by pan poslanec měl zájem, mohu zajistit detailní představení celé analýzy mými kolegy z odborného aparátu Ministerstva financí.

To je údaj Českého statistického úřadu. Panu poslanci Skalickému bych chtěl prostřednictvím paní předsedající ještě poděkovat za praktický dotaz k evidenci tržeb u pěstitelů zeleniny a vinařů. Já chci panu poslanci potvrdit, že zákon není diskriminační a evidenční povinnost se bude vztahovat na podnikatele, které zde pan poslanec minule zmiňoval, ať už podnikají jako obchodníci, nebo jako zemědělci prodejem ze dvora či na trzích. Rozdíl bude pouze v tom, ve které fázi jim evidenční povinnost vznikne. K tomu směřuje pozměňovací návrh pana zpravodaje. Ukažme si to na příkladu dvou podnikatelů. Oba pánové mají malé obchody se spotřební ekonomikou v centru menšího města a dejme tomu, že v obou obchodech nabízejí zcela shodnou varnou konvici, solidní výrobek, který využije každá rodina.

Stále prosím mějme na paměti, že obě varné konvice jsou naprosto stejné a že oba pánové jsou sympatičtí obchodníci a lidé k nim zajisté chodí rádi nakupovat.

A co se tedy stane?

Uběhne měsíc, dva, rok, a pan X zavírá svůj obchod a odchází se registrovat na úřad práce. Večer vysvětluje své manželce a dětem, že selhal, že je neúspěšný. Počet podnikatelů ve městě poklesl, počet podnikavců zůstal stejný. Pan X není žádná fikce. Je to skutečný podnikatel, který pouze neměl šanci bojovat proti nekalé konkurenci. A my mu tu šanci dáváme. Představte si skutečné podnikatele. Děkuji. Já děkuji, pane ministře.

Poprosím kolegy v levé části rohu, aby na sebe nepokřikovali. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Reakcí pravicové opozice na toto rozhodnutí Sněmovny byly výroky, že náš postup je nestoudný, nezákonný, neslučitelný s demokracií, že chceme umlčet opozici, že znásilňujeme jednací řád, že porušujeme Ústavu, že opovrhujeme vládou práva, a další silná slova, která i mě přiměla k tomu, abych se k procesu přijímání tohoto zákona vyjádřil. Sociální demokracie nikdy nezpochybňovala parlamentní obstrukce jako legitimní nástroj opozice, kterým může široké veřejnosti jasně a důrazně sdělit, že s konkrétním přijímaným zákonem nesouhlasí. Ale aby se z obstrukce nestala destrukce, musí po určité době skončit. Úspěšná obstrukce může podle mého soudu být pouze obstrukce těsně před koncem funkčního období Sněmovny, kdy se určitý zákon prostě nestihne schválit. V tomto volebním období jsme ale svědky jakési permanentní obstrukce ODS a TOP 09, jejímž vrcholem je právě obstrukce při projednávání zákona o elektronické evidenci tržeb, která již podle mého soudu hraničí se zpochybňováním parlamentní demokracie.